Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

V současné době tak i s ohledem na informace, které nám přichází z Ukrajiny, už musím toto slovo použít. Ze strany Ruska jde o akt, který jednoznačně válku vyvolává. Odmítám použít slovo invaze, které jako první po přepadení Ukrajiny použil Vladimir Putin. Nejde o invazi, ale o regulérní zahájení války, a takový krok je třeba nejen tvrdě odsoudit, ale především se vůči němu i jasně postavit.

Známe je jako slušné a pracovité lidi, jsou to naši přátelé a přátelům musíme pomáhat.

Musím říct, že je to něco strašného, co jsem si myslel, že nikdy nezažiji.

To však neznamená, že máme na mírové řešení rezignovat. Naopak, nyní více než kdykoliv dříve bychom měli být jednotní a postupovat společně v rámci Evropské unie a NATO. Situace je vážná, a proto v této věci nebudeme vládě opozicí. Chtěl bych tímto jasně deklarovat, že hnutí ANO podporuje premiéra Petra Fialu a jeho vládu v krocích proti ruské agresi na Ukrajině.

Ale je potřeba aktivně pomoci těm, kteří budou muset opustit své domovy a hledat bezpečí v naší zemi. Nikdo nechce dobrovolně opustit svůj domov, i proto bych byl rád, abychom těmto lidem připravili co nejlepší uvítání a pomoc.

Naše bezpečnostní situace se v tuto chvíli zásadně mění.

Naše armáda by měla zrychlit navyšování počtu profesionálních vojáků a urychlit nábor.

Je třeba si přiznat, že aktuální situace na Ukrajině bude mít vliv na naši životní úroveň, na naše obyvatele a na naši ekonomiku.

Takže děkuji vládě za ten postup, za ten přístup a my jako opozice samozřejmě, znovu opakuji, vládu v těchto krocích podporujeme. Nyní vystoupí pan místopředseda Skopeček a následuje pan poslanec Bašta. Vážená paní předsedkyně, pane premiére, kolegyně, kolegové, jednak děkuji za ta předešlá vystoupení, vážím si velmi i slov opozice, a dovolte, abych i za celý poslanecký klub občanských demokratů jednoznačně odsoudil akt vojenské agrese Ruské federace vůči Ukrajině. Nepřátelské kroky Ruské federace vůči Ukrajině, které dnešní ráno vyvrcholily bezprecedentním narušením suverenity Ukrajiny, nemají a nemohou mít žádné ospravedlnění. Jsou v hrubém rozporu nejen s mezinárodním právem, právem každé země na svrchovanost, ale jsou v rozporu s mezinárodním systémem založeným na mírovém soužití a spolupráci suverénních států. Mezinárodní systém suverénních států, které kooperují a usilují o svůj rozvoj ve spolupráci se zahraničními partnery, je systémem, jehož výhody jsou zjevné. Je to systém, který vyhovuje zájmům České republiky, a já doufám, že i většiny civilizovaného světa.